Poslanci hnutí Úsvit přímé demokracie chtěli zajistit svou novelou lidem, kteří se ocitli na okraji, důstojné podmínky pro život a také jsme chtěli šetřit finanční prostředky ze státního rozpočtu. I přes dlouhou a emotivní diskusi, ve které vystoupilo kolem 40 řečníků, jste nám náš návrh zamítli a vše spadlo pod stůl. A já se ptám, kdy skončí v naší zemi obchodování s lidskou bídou. Kdy zabráníme tomu, aby státní finanční prostředky, které mají pomoci, se nevynakládaly za nevyhovující bydlení?

Jak dlouho toto budeme ještě v naší zemi trpět? Slyšeli jsme v únoru sliby paní ministryně práce a sociálních věcí, ale i pana ministra pro lidská práva. Prosím vás, udělejme vše pro to, abychom zabránili mrhání se státními finančními prostředky.

Nebo chcete i nadále podporovat tyto praktiky v naší zemi? Já tedy ne. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já musím dát zapravdu panu kolegovi Zavadilovi v tom, že někdy je to komické.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Paní poslankyně tady před chvilkou mluvila o slibech mě samého a paní ministryně Marksové, které údajně nebyly dodrženy. Pokud si dohledáte stenozáznamy z minulých schůzí Poslanecké sněmovny, tak jsme vždy slibovali termíny, že předložíme novelu zákona o hmotné nouzi, které odpovídají legislativnímu plánu vlády. A jak tady paní ministryně Marksová řekla, je novela zákona o hmotné nouzi těsně před dokončením a můžete si být jisti, že do konce měsíce nebo nejpozději začátkem července ji vláda projedná a do Sněmovny pošle. Tedy ty termíny, které jsme slíbili, přesně dodržujeme.

Zajímalo by mě, proč minulé vlády, na kterých se ODS podílela, nebyly za téměř osm let, co zde vládly, schopny předložit vůbec žádný návrh zákona o sociálním bydlení a proč připustily právní stav, kdy je možné takto masivně provozovateli ubytoven zneužívat doplatků na bydlení. My tady uklízíme chlív, který nám tady předchozí vlády zanechaly. Co se týče termínu schválení zákona o sociálním bydlení, já už jsem mockrát zdůrazňoval, že samozřejmě je velmi jednoduché napsat nějaký návrh z legislativně technického hlediska, ale to, co tady dvacet nebo patnáct let ty předchozí vlády nezvládly, tak my chceme zvládnout zhruba za dva roky. Potřebujeme vést dialog nejenom v rámci koalice nebo s dalšími poslaneckými kluby zde v Poslanecké sněmovně, se senátory, ale potřebujeme vést také dialog se zástupci obcí, protože je naprosto zjevné, že efektivní systém sociálního bydlení nelze zavést bez toho, že obce převezmou podstatnou část povinností, které s tím budou souviset. A pokud budeme chtít po obcích, aby převzaly nějaké povinnosti, tak musíme také vést debatu, jakým způsobem zajistíme dostatečné finance na to, aby tuto povinnost mohly plnit. Tento dialog je potřeba vést, a proto samozřejmě postupujeme v logických krocích. Ve velmi šibeničním termínu máme stanoven termín pro předložení koncepce sociálního bydlení už do září letošního roku myslím si, že tady jsme to s tou časovou ambiciózností až přehnali a logicky do druhého kvartálu příštího roku předložit věcný záměr v tom dialogu, o kterém jsem mluvil, a do dalšího roku potom konkrétní paragrafované znění včetně důkladného projednání si myslím, že je vcelku realistické, dokonce možná ambiciózní, pokud to srovnáme s předchozím obdobím. Ty nejkřiklavější problémy, které souvisejí s bydlením, které souvisí se zneužíváním doplatků na bydlení, samozřejmě bude řešit dokončovaná vládní novela zákona o hmotné nouzi. Nicméně ani já nemám žádný problém, pokud právě projednávaný návrh bude postoupen do druhého čtení a pokud ta debata bude zahrnovat jak projednávaný návrh zákona, tak i případně další, včetně vládního návrhu zákona. Myslím si, že v té debatě bude zřejmé, že vládní návrh je nejkomplexnější a že tu situaci bude řešit nejrozumnějším způsobem. Nyní faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče, máte čas ke své faktické poznámce. Dobrý podvečer, paní poslankyně a páni poslanci. Já bych jen krátce zareagoval.

Jen bych k tomu krátce dodal, že tady jsme nemuseli ušetřit třicet minut, ale čtyři měsíce, kdy už se projednával tento návrh Úsvitu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nejdříve, abych ukázal vstřícnost opozice, tak bych chtěl upřímně politovat pana ministra, který si tak přísné termíny stanovil, že teď je tak tak plní s vypětím všech sil. Nicméně, když se vrátíme k debatám v Poslanecké sněmovně, a já tu na rozdíl od třeba vašeho ministerského předsedy nesedím dvacet let, ale čtvrtým rokem, tak my jsme velmi často jako ODS přicházeli s návrhy proti zneužívání sociálních dávek, pro zpřísnění podmínek. Nenašli jsme většinu v této Sněmovně.